Ano, my vyvážíme a musíme udělat ty Dukovany, které jsme připravili.

To nikdy nebylo, aby bojoval proti důchodcům.

Takže já tomu nerozumím. Je to skutečně...

Není to mezigenerační problém, nedělejte z toho mezigenerační problém. My jsme se vždycky chtěli starat o všechny. Mimochodem bych připomněl taky program pro mladé rodiny, které...

26 miliard. Tam jsme to dělali. Ministerstvo financí, potom se přidalo Ministerstvo školství. A to byly ty konkrétní věci.

Teď bych se vrátil k mým kolegům, kterým bylo upřeno ústavní právo promluvit. Takže tady kolegyně Lenka Knechtová říká: Vážení občané, dámy a pánové, na úvod chci oznámit, že mi bylo upřeno moje právo se vyjádřit ke stavu legislativní nouze.

Bylo mi znemožněno můj projev přednést.

A teď se na poslední chvíli, a z mého úhlu pohledu dokonce i retroaktivně, snaží prosadit změnu zákona a bojí se obstrukcí opozice. Vláda fakticky řeší, komu peníze vzít, místo toho, aby řešila otázku, jak ponechat občanovi více peněz.

Ten prostě nemůže řešit jednoho každého individuálně. A peníze ponechané občanům jsou tedy efektivnější a nezatížené náklady na redistribuci. Úsměvné je, že toto musím vykládat této takzvané pravicové vládě.

Takže pojďme dál.